Také děkuji. Omlouvá se pan ministr obrany z odpoledního jednání ze zdravotních důvodů.

Tolik tedy omluvy. Mám zde dvě faktické poznámky. Po nich s přednostním právem vystoupí paní ministryně. Nejprve pan poslanec Adamec, potom pan poslanec Okleštěk a potom paní ministryně.

Ještě jedna připomínka.